Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Asi nelze od bývalého rektora Technické univerzity čekat něco jiného než to, co řeknu, ale přece jen si myslím, že by to mělo mít nějakou racionální úvahu a hlavně bychom měli vyjít i z kontextu, ve kterém se nacházíme. A já bych si dovolil v těch čtyřech bodech, které tady mám, začít citací ze zprávy o náběhu zkoušky z matematiky jako povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v únoru roku 2017. Nebojte se, nebudu to předčítat celé, má to asi 25 stran. A ten tvrdí: K výše uvedenému cíli středního vzdělávání přispívá matematické vzdělávání nepopiratelnou měrou. Připravit mladého člověka na život v dnešní společnosti mimo jiné znamená, že musí rozumět matematice, neboť množství problémů a situací z běžného i profesionálního života, pro jejichž pochopení a řešení je nezbytná jistá úroveň matematické znalosti, matematického myšlení a zvládání matematických nástrojů, stále roste. Matematika se stává jedním z klíčových nástrojů, který mladí lidé potřebují, majíli zvládat výzvy a problémy v osobním, profesním, společenském i vědeckém životě. Bod dva. Nic. Matematika se učí pořád stejně, pořád je strašákem a mladí lidé se jí bojí.

Ten první nabízí pan ministr, to je to triviální řešení, prostě to zrušíme. Omlouvám se odložíme na osm let, to se rovná zrušit, to všichni víme.

Za druhé, jsem pro to, aby se jednoznačně přehodnotil systém státní maturity. Já si myslím, a každý z nás starších si to pamatuje, maturita měla ústní část. A ta ústní část je od toho, abychom prokázali, co z té matematiky umíme. Prostě musím mít možnost své nápravy. Změňme to. Hledejme tu cestu. A mimochodem, to už se mělo dávno, dávno dít, a neděje se.

Víte, já jsem ještě absolvent gymnázia, kdy jsme měli tři typy oborů na gymnáziích.

Já bych chtěl říct, že odložením problému problém nevyřešíme. Děkuji. Nejprve je přihlášen pan poslanec Bartoň, poté pan ministr. Já bych reagoval na svého předřečníka. Matematické vzdělávání určitě ano. Já plně podporuji matematické vzdělávání, já plně podporuji digitální gramotnost, já plně podporuji vzdělávání v oblasti moderních dějin. Když to vezmu, tak matematické vzdělávání je potřebné pro život. Ale pokud máme matematiku jako povinný maturitní předmět, tím říkáme, že nikdo nesmí vykonávat jakoukoli jinou vyšší profesi, nesmí jít na vysokou školu, pokud nesplní maturitu z tohoto maturitního předmětu. Tam je tříletý obor bakalářský záchranář. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že má mít profesní, že má mít znalosti, které potřebuje pro svou profesi. Faktická poznámka pana ministra Plagy.

Bez ohledu na to, jak dopadne nakonec to hlasování o povinnosti maturity z matematiky, tak to gros celého problému a toho, jestli budeme mít nové generace lidí, kteří budou umět matematiku používat a budou mít to matematické vzdělání a budou schopni kritického myšlení, leží skutečně v té výuce, v její kvalitě, v podpoře učitelů.

Jedna poznámka na závěr.

Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou, budou následovat faktické poznámky poslanců Kasala, Bělici a Svobody. Prosím, máte slovo.

A upřímně řečeno, prostřednictvím předsedajícího, čeho by se také ministr školství bál, když se nebojí nejsilnější bezpochyby odborná organizace, odborná síla Asociace gymnázií, která o zavedení toho, aby byla pravidelnou součástí společné části maturity matematika, usiluje. Děkuji. Pan poslanec David Kasal s faktickou poznámkou.